Odpověď zněla, že Rada České televize dostane informace na konci září nebo na začátku října 2017.

Dále mě překvapilo, že i při tak vysokých částkách za implementaci nového ekonomického systému nejen že se na implementaci podílí i samotní zaměstnanci České televize, ale muselo být vypsáno další, nové výběrové řízení, a to na projektovou podporu při implementaci informačního systému, který vyhrála firma Leading s. r. o.

Tato společnost rozhodně tyto požadavky nemohla splnit.

Prosím, pokračujte.